A zřejmě se už nikdy nedočkám.

A svůj slib jsem dodržel.

A seděl vedle mě pan ministr Herman a paní tehdá ministryně Válková. Určitě si na to vzpomenou.

A on mi to vyprávěl.

To bylo 19 let. Byl jsem první ministr financí, který to navštívil, jak mi bylo řečeno dneska. Ale samozřejmě ta vyhlášení do tisku můžeme citovat. Jihočeští Romové navrhují úpravu okolo vepřína, která počítá s Muzeem historie Romů, vepřín by měl zůstat na místě. Tento návrh podporuje ministr financí Kalousek. Trváme na tom, že vepřín tam nesmí být. Vláda rozhodla o vybudování dalšího památníku. Vyhlásila ochranné pásmo, které má zabránit dalšímu rozšiřování vepřína, a zahájila jednání o jeho vykoupení.

Vepřín na místě stojí dál.

Evropský parlament doporučil Česku vepřín v Letech zbourat. Náklady na přemístění chovu jsou vyčísleny na půl miliardy. Vláda peníze nemá. Pokud by šlo o mě, tak než stavět památník, dal bych přednost tomu, aby ty peníze šly na vzdělání mladých Romů, řekl tehdejší premiér Jiří Paroubek.

Zjišťujeme také, jaký je finanční rozdíl mezi stavbou nového vepřína a přebudováním starého. To budeme mít hotové do 14 dnů, vypočítává zmocněnec pro lidská práva Svatopluk Karásek. Leden 2006.

Areál se modernizuje. Trošku se stydím, kdybychom na tohle měli žádat peníze z Unie. Lety jsou naší ostudou, neboť tam nehlídali Němci, ale protektorátní četníci.

Tento návrh podporuje ministr financí Kalousek. Naopak výbor pro odškodnění romského holokaustu s tím nesouhlasí. Trváme na tom, že vepřín tam nesmí být. Chtějí celou záležitost smést ze stolu, řekl předseda výboru Čeněk Růžička. Evropský parlament kritizuje Česko za situaci kolem vepřína. Europoslanci vyzývají Evropskou komisi a další úřady, aby udělaly vše pro jeho odstranění.

Výbor pro odškodnění romského holokaustu chce nový památník v Letech vybudovat na vlastní náklady.

Památník se nebuduje. Nový ministr pro lidská práva Michael Kocáb slibuje rychlé řešení.

Tady máme i rozhovor s panem Kalouskem, jak to bude řešit. Takže můžeme o tom mluvit dlouho. Samozřejmě.

Je před volbami.

A hlavně jsem interpretoval stanovisko majitele firmy, který má 82 let a který o tom mluvil. A nemluvil jsem o tom, že bych nějakým způsobem zpochybňoval holokaust. A omluvil jsem se těm, kterých se to mohlo dotknout, protože když tisíckrát opakujete lež, tak asi tisíckrát můžete... A dneska už je to jasné, dneska už každý říká, jak jsem se vyjádřil. Takže byl jsem tam dneska ráno. Naše vláda to chce řešit.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Dámy a pánové, dobrý den. Já se musím přiznat, že jsem vystoupení pana ministra nepochopil.